Ano, děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem také chtěl zareagovat na vyjádření a vystoupení pana kolegy poslance Bláhy.

Já tomu fakt nerozumím.

Děkuji. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Staněk. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil trošku reagovat taky na předřečníky. Nevím, jestli jsem běžný nebo normální nebo nenormální člověk, ale to nechám na posouzení jiných. Ale každopádně na pana předsedu Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího. A stačilo k tomu si založit datovou schránku fyzické osoby. To je všechno, pane kolego. Děkuji. Tak, a došly nám faktické poznámky. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu, ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana navrhovatele.

Já vám děkuji. Pan zpravodaj?

To znamená, domnívám se, tak jak bylo předneseno ve zpravodajské zprávě, že jádro této záležitosti, tohoto záměru, je správné. Ale skutečně tak jak zaznělo z úst paní ministryně, je tady nějaký obecný závazek, nějaká lhůta, jak se to promítne. Z těchto důvodů si dovolím požádat tuto Sněmovnu, aby zamítla tento poslanecký návrh a věnovala svoji pozornost připravovanému vládnímu návrhu.

Eviduji žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl.

V tuto chvíli se již počet hlasujících ustálil. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Kdo je proti?

Konstatuji, že předložený návrh byl zamítnut, a končím prvé čtení tohoto tisku. Děkuji. Dovolte mi přečíst několik omluv.